Protože naše legislativa je neúčinná nebo se v praxi plně neuplatňuje proti lidem, kteří se rozhodli žít na úkor ostatních. Ten, kdo dneska může pracovat a nepracuje, je flákač a parazit. Naše sociální dávky se tváří adresně ve vztahu k účelu dávky. Bohužel, současná legislativa je často slepá ve vztahu k oprávněnosti dávky, především v případě zákona o hmotné nouzi. Stále jen na základě tohoto zákona vyplácíme na půl miliardy korun měsíčně. Dokud budou dávky vypláceny lidem, kteří pracují načerno, spekulují s nájmy, lidem odmítajícím práci, žijícím z kriminality a lidem neposílajícím děti do škol, tak problém nevyřešíme.

Přitom už je dva měsíce předem jasno, že dneska je první den schůze Poslanecké sněmovny, v médiích tady vykládá, jak chce neadresně navyšovat dávky, což přesně přispívá k tomu, že budou různé nepřizpůsobivé skupiny obyvatel dostávat více a více peněz, no a když se tady na to chceme zeptat, aby paní ministryně vysvětlila to, co říkala v médiích, ovšem zapomněla to vysvětlit v Poslanecké sněmovně, tak tady nesedí a není tady. Takže v případě zařazení tohoto bodu a já navrhuji, abychom paní ministryni dali prostor, abychom to zařadili na středu po obědě jako první bod tak v případě zařazení tohoto bodu navrhneme Sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna považuje současný stav legislativy v sociální oblasti za nedostatečně motivující pro zapojení práceschopných lidí do pracovního procesu. Nápravy nelze dosáhnout plošným navyšováním dávek, ale důsledným vymáháním tvrdosti zákona nebo přísnější úpravou zákona tam, kde žadatel dlouhodobě nepracuje, i když může, a tam, kde žadatel neplní povinnosti vyplývající ze školní docházky.

Já jsem navrhl, aby to bylo zařazeno pevně na tuto středu hned po polední pauze jako první bod. Ano, děkuji.

Pak jsem viděl v úvodu, že se hlásil pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho klubu navrhl pevné zařazení dvou bodů. Je to s odkazem na naši debatu na grémiu Poslanecké sněmovny ráno, kdy jsme bohužel nenašli úplně stoprocentní konsenzus na vyhovění prosby žádosti paní ministryně průmyslu Marty Novákové.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále se hlásil pan předseda Chvojka s přednostním právem. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Tím prvním bodem by byl sněmovní tisk číslo 137, bod 118, a to je vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní.

Jde o první čtení.

Přesně tak, jako první bod. Děkuji. Pak tu máme několik přihlášek bez přednostního práva. Prosím.

Ano, děkuji.

Děkuji. Stažení z této schůze, nebo se jedná o zpětvzetí návrhu zákona? Ještě to není ve třetím čtení, nemusíme o tom hlasovat. Bereme to na vědomí, je to ve stenozáznamu. Dále k pořadu schůze pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se paní poslankyně Richterová. Dobrý den, pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové.